Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nechráníme pouze zvířata, ale zejména lidi. Starostové se domnívají, že tyto mostní prvky jsou vadné anebo byly chybně zabudovány.

Takže si dovolím zaslat na Úřad vlády tento seznam a požádat o doložení těchto podkladů do třiceti dnů. Děkuji moc. Já vám taky děkuji, odpovězeno bude písemně.

Prosím, pane poslanče. Pan kolega Pavera měl vlastně stejnou interpelaci už před chvílí, mně to aspoň umožňuje na ni navázat.

Já to považuji za zneužívání moci státu a úřední aroganci a je otázka, komu a čemu něco takového slouží. Já bych chtěl vědět, jakým způsobem je s takovýmito příkazy nakládáno, kolik jich v České republice bylo vydáno, kolik jich bylo vydáno v mnohonásobně nebo vyšší hodnotě, než je avizovaný dluh vůči státu a důvody, které k tomu vedou.

Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám vás, abyste zůstal u pultíku, protože budete na řadě i se svojí další interpelací ve věci výstavby dálnic. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Ministerstvo dopravy není schopné čerpat evropské peníze na výstavbu nových silnic. Nicméně nedávno avizoval ministr dopravy, že výstavby začnou a že od září do prosince letošního roku zcela určitě spustí řadu staveb. V odborné veřejnosti se objevily pochybnosti o tom, že se něco takového významně změní, neboť ty stavby připravené nejsou.

Já vám také děkuji. Nyní přečtu omluvu, která dorazila dodatečně. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, resp. přítomné, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prosím paní poslankyni Ivanu Dobešovou, aby přednesla interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou a zahájila tak odpovědi členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Kučera. Máte slovo, paní poslankyně. Já moc děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já využívám své možnosti interpelovat nepřítomnou ministryni školství paní Valachovou, a to v záležitosti průběhu přijímacího řízení. V letošním roce poprvé probíhá přijímací řízení na střední školy řízené Cermatem, a to v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Toto proběhlo a já jsem zaznamenala určité porušení, z mého pohledu porušení, předpisů.

V momentě, kdy se dovolala rodičům nebo zákonným zástupcům, bylo této škole sděleno, že si vykomunikovali s Cermatem a s jinou školou, že dojde ke změně školy ve druhém termínu přijímacího řízení prvního kola. Této škole, která o tom nebyla informována, tuto informaci nedal ani Cermat, ani rodiče dané školy, ani škola, na kterou Cermat zprostředkoval přihlášku ve druhém pořadí.

Takže můj dotaz zní, kde v zákoně či interním předpisu Ministerstva školství je dána pravomoc Cermatu změnit školu. Za druhé, jak se bude posuzovat výsledek tohoto druhého termínu přijímací zkoušky daného uchazeče a za třetí, v případě, že Cermat porušil právní předpis, zda Ministerstvo školství vyvodí personální důsledky tohoto kroku. Děkuji za odpověď. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera a bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka.